Jenže bývalí českoslovenští Němci se nikdy neomluvili těm tisícům občanů Československa, které vyhnali z našeho pohraničí. A neomluvili se ani za výrazný podíl na henleinovském rozbití naší republiky.

Ani na seriózní ochranu našich národních zájmů. Nechť tedy i tuto problematiku posoudit v příštích volbách naši spoluobčané. Nechť voliči posoudí i podpis premiéra Sobotky pod skandálním prodejem podniku Ostravskokarvinských dolů a bytů, nechť posoudí také divadlo, které Bohuslav Sobotka a jeho věrní hráli pro voliče kolem takzvaných církevních restitucí, aby je pak hanebně podvedli. Občané se mohou právem ptát, co lze ještě očekávat od člověka, který dává tak skandálně přednost udržení své osobní mocenské pozice před zájmy České republiky a jejích občanů. To vše považuji za pádné důvody, proč nenavrhuji nyní žádné usnesení. Mně totiž stačí stanovisko Evropské unie, pro kterou je tato otázka uzavřená. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

Než se dostaneme k dalším interpelacím, dovolte mi ještě konstatovat omluvu paní ministryně Karly Šlechtové, která se omlouvá z důvodu zahraniční cesty.

Ještě mi dovolte konstatovat náhradní karty.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Váš návrh? Navrhuji, abychom projednávání této interpelace přerušili do přítomnosti pana ministra Ťoka.

Kdo je proti? Děkuji vám. Interpelace byla přerušena do přítomnosti pana ministra dopravy. Další interpelace je interpelace pana poslance Karla Fiedlera na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Pan ministr Pelikán, jak jsem četl na začátku, je omluven. Váš návrh, pane poslanče? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já už jsem v této věci interpeloval minulý týden zde přítomného pana premiéra Sobotku, nebo respektive k tomuto tématu. Pan premiér Sobotka na to dal odpověď, uvedl informace nové, které já jsem neměl.

Já pokládám prezentaci takového akčního plánu za ryzí populismus.

Já to pokládám za naprosto skandální a tragický stav, protože to není jeden případ. Nicméně pan ministr Pelikán není přítomen.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat a přerušili jsme i tuto interpelaci.